Děkuji. Pro jistotu znovu zopakuji způsob vyplňování volebních lístků. Budou na nich dvě jména. Prosím o označení jednoho z kandidátů pokud se tedy pro jednoho rozhodnete kolečkem na čísle před jménem a označení druhého křížkem.

Myslím, že bude stačit deset minut.

Pane předsedající, vás tedy poprosím o přerušení schůze na provedení volby.